Nejvyšší kontrolní úřad našel celou řadu pochybení.

A zase zbytečně. A to je dost podivné. Z historických zkušeností víme, že stát prostřednictvím MMR hradil provoz monitorovacího systému Monit, ale všichni ti, kteří chtěli například cokoliv mimo standard, platili další peníze za úpravy i podporu těchto úprav.

NEN nebyl schopen podle mých informací až do února letošního roku získat certifikaci elektronického nástroje, čtyři měsíce byl tedy jeho chod bez certifikace.

Celý projekt je předražený a v této kvalitě i pro zadávající veřejnost obsahově zbytečný.

Role státu dnes spočívá a to teď jako komunista řeknu bohužel spíše v definici prostředí prostřednictvím legislativy, nikoliv v tomto prostředí soutěžit s komerčními subjekty. Dle mého názoru je tedy třeba se zamýšlet nad zastavením projektu NEN nebo nad jeho novou a zcela unikátní koncepcí. A jaké nástrahy čekají stát, pokud se rozhodne i do budoucna dále testovat tuto a teď zcela milosrdně dodávám prozatím slepou cestu? Veřejné zakázky by mohly být v rozporu se zákonem, mnohdy na hraně trestní odpovědnosti.

Mnohé subjekty se obávají nekonečně rostoucích nákladů. Čekají nás bohužel nekonečné a vyčerpávající boje o udržení projektu v chodu. Pro vaši další informaci, kolegyně a kolegové, paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová předložila vládě na schůzi 12. září dokument s názvem Vyhodnocení prvního roku ostrého provozu Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek, ve zkratce NEN. A dle komentářů MMR byl první rok fungování NEN úspěšný.

Celkem je aktivních 66 profilů zadavatele.

Problém takto nízkého počtu dodavatelů bude nepochybně velkým problémem pro MMR, které se snaží přesvědčit zadavatele, že NEN v červenci 2017 převezme roli, nebo měl by převzít roli, elektronického tržiště. Na současných elektronických tržištích je však registrováno více než 25 tisíc zadavatelů, dodavatelů. Jak transparentně probíhají soutěže na NEN, když je více soutěží než registrovaných dodavatelů, je také zajímavá otázka, a to nikoliv jen pro statistiky.

Není to přece jenom již trošku moc peněz? Tedy nehospodárné zacházení s prostředky státu? Zcela jistě je. Stávající rizika provozu NEN to je další kapitola této zprávy, kterou předložila paní ministryně. Toto je nenápadně se tvářící, ale velmi zajímavá kapitola. Dozvídáme se z ní, že na provoz NEN bude potřeba vynaložit další nemalé množství peněz, aby se vyřešila technická podpora pro komponenty využívané v informačním systému NEN. Lze se domnívat, že původní technologie byla zakoupena před pěti lety, tedy v roce 2012, a nyní bude končit její záruka i životnost. Technologie původně stála 20 mil. korun a dá se odůvodněně předpokládat, že podobně nákladná bude i její obnova.

Svým konáním jako regulátor zvýhodňuje svoji pozici v roli soutěžitele na úkor ostatních soutěžitelů, což se dá demonstrovat například na účelové komplikaci při přístupu k Věstníku veřejných zakázek nebo při stanovování podmínek pro elektronické nástroje.

Následně byl nástroj dokončen a certifikován v rozporu se zákazem plnění smlouvy.

Žalobce rovněž v jednání MMR spatřuje skutečnosti naplňující definici nekalosoutěžního jednání, tedy rozpor s dobrými mravy soutěže, i jednání způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům. Ale proti NEN existuje nejen odpor veřejnosti, ale i odpor ze strany některých ministerstev.

Jak to, paní ministryně?

Ministerstvo zemědělství požaduje přítomnost zástupce vedení MMR na dalším jednání řídicí skupiny s tím, že pokud tomu tak nebude, zváží další účast na jednání řídicí skupiny, která se takto jeví jako zbytečná.

Ministr zemědělství Marian Jurečka dokonce vám jako své koaliční kolegyni píše a teď mi dovolte citát: Dovolte, abych tímto dopisem vyjádřil své značné znepokojení ze stavu příprav na povinné zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN a komunikace vámi řízeného ministerstva v této věci.